Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den naší 20. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám.

To jsou omluvy.

Ale mám tady podle jednacího řádu přihlášky ke změně pořadu schůze. První je paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se paní poslankyně Radka Maxová. Než vám udělím slovo, paní poslankyně, ještě chvilku vyčkejte. Já požádám sněmovnu o klid, aby všichni zaznamenali případný návrh, o kterém dám hlasovat... Ještě chviličku...

Navrhuji tento bod zařadit na dnes za již pevně zařazené body, tedy za bod 78 jako šestý bod.

Co se týče stanoviska Asociace krajů, tak o to jsme požádali, bohužel zatím jsme nedostali žádné vyjádření a předpokládám tedy, že pokud paní poslankyně je zároveň i předsedkyní Asociace krajů, tak jsem předpokládala, že toto stanovisko by mohlo být už do druhého čtení, protože tento návrh byl podán již 30. dubna. Toto stanovisko bylo vydáno již 14 dnů před projednáváním zákona a bylo tedy Ministerstvu financí k dispozici. Vzhledem k tomu, že navrhujeme účinnost od 1. 1., vzhledem k tomu, že i rozpočtový výbor se vyjádřil kladně k tomuto návrhu, tak bych vás moc poprosila, abyste podpořili návrh na zařazení. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Děkuji. Má ještě někdo návrh? Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré jitro. Na programu této schůze máme i zákon o platech a dalších náležitostech ústavních činitelů, který, jak to teď vypadá, je v bloku třetích čtení a při současném programu se pravděpodobně nestihne projednat na této schůzi.

Takže ještě jednou pro účely zápisu: navrhuji, aby bod 122, sněmovní tisk 167, novela zákona o platech, třetí čtení, byl zařazen jako další pevně zařazený bod po již pevně zařazených bodech na příští středu. Děkuji. Ještě někdo další?

Máte slovo, paní poslankyně.

Tak ano, my jsme obdrželi od paní Kovářové, že by chtěla stanovisko Asociace krajů, kdy já jsem zadala panu řediteli, aby bylo paní Kovářové odpovězeno, že Asociace krajů se schází 9. listopadu, kde bude tato otázka projednána, a to stanovisko jí hned, neprodleně pak samozřejmě písemně předáme. A myslím si, že se úplně na pravdě nezakládá to, co tady říká ohledně stanoviska Svazu měst a obcí, protože já jsem s panem předsedou Luklem hovořila, oni k tomu dali popřípadě neutrální stanovisko, ale pan předseda, aspoň podle toho, co mi říkal, se k tomu bude vyjadřovat a viděla jsem, že určitě ze strany Svazu měst a obcí to stanovisko kladné nebude.

Paní poslankyně, navrhujete jiný termín na zařazení?